Můžete, je to sice nestandardní, ale pojďme si to vyříkat.

Každopádně vy jste navrhoval zařazení toho bodu a já bych tedy považovala vždycky za logické, když budu navrhovat zařazení nějakého bodu, že to budu mít domluvené s tím, kdo ten bod bude předkládat. Nebylo to tak, že bychom chtěli napadat vás. Jenom jsem tady oznámila to, že ten problém tady je a že není možné chtít po panu Vystrčilovi, aby prostě teď, v tuto chvíli, všeho nechal, veškerého programu, který má, a přijel do Prahy.

To je celé. Já opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Pan místopředseda Pikal s přednostním právem. Já se omlouvám. Doufám, že tu diskuzi ještě více nerozjitřím. Nicméně způsob navržení toho postupu, jak se dobereme k cíli, se mi zdá nevhodný a do budoucna nebezpečný.

Necítíme to asi stejně, pane kolego. Že jednodušší je řešení, které navrhuje paní místopředsedkyně Černochová.

Jsme schopni hlasovat, nebo chcete přestávku na domluvu? Prosím, paní místopředsedkyně.

Tam máme pevně zařazený, v tuto chvíli, bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro revokaci.

Kdo je proti?

Konstatuji, že došlo k revokaci.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji.